Já vám děkuji. Nový bod a zařazení dnes jako první bod? Další přednostní právo pan předseda Michálek.

Jde o to, aby se rychleji projednala problematika takzvaných autovraků, které zatěžují celou řadu našich obcí. Ne, není tomu tak. Takže v tuto chvíli paní poslankyně Rutová. Vašich pět minut. Krásné odpoledne vám všem. Doufám, že mi těch pět minut věnujete, a budu za to moc ráda.

Jsem již na světě docela dost dlouho a myslela jsem si až do minulé středy, že mě nemůže nic překvapit. Ale jak jsem se mýlila. Ale to řešit nechci. Já se chci zastavit u vystoupení paní poslankyně Majerové Zahradníkové, která, jak všichni víme, nehlasovala pro odvolání předsedy školského výboru.